Podle schválené procedury budeme hlasovat nejdřív o pozměňovacím návrhu pana poslance Dolínka.

Garanční výbor doporučuje ke schválení. Samozřejmě.

Návrh byl přijat.